V tomto návrhu pan poslanec navrhuje aktivní ochranu před hlukem zabezpečit pouze uvnitř objektů, ne v jejich vnějším prostoru. Stanovisko garančního výboru nesouhlasné. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec navrhuje, že podmínky pro drobné odchylky od záměru regulačních plánů bez jeho změny by mohly být realizovány, pokud jsou vynuceny zákonnými požadavky na stavby. Garanční výbor je bez stanoviska. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Pan poslanec zde vypouští z návrhu zákona, z toho tisku vzájemné žaloby mezi úřady, protože takový model je dle jeho názoru raritní a měl by stačit ombudsman a Nejvyšší stavební úřad. Takže vypuštění možností žalob mezi úřady v případě rozporu. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan kolega nově připouští možnost zajištění přístupu formou věcného břemene. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Oba dva návrhy řeší různými způsoby stejnou věc, a to zkrácené postupy při změnách územněplánovací dokumentace. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Je to tedy navržení možnosti zkráceného postupu při pořizování změn územněplánovací dokumentace. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

V obou případech garanční výbor je bez stanoviska.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Protože jsme přijali tyto dva návrhy, tak je nehlasovatelný návrh X25. Je to také návrh pana poslance Adama Kalouse. Zde kolega doplňuje možnosti pověřeného zastupitele pro spolupráci na pořizování územních studií. Stanovisko garančního výboru je kladné. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Zavádějí nové podmínky pro povinné plánovací smlouvy a mění charakter těchto plánovacích smluv. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Pan kolega navrhuje zrušit závaznost plánovacích smluv a pravidel, že obec, která je touto smlouvou vázána, nesmí uplatňovat svá práva v rozporu s ní podle aktuálních politických změn v obci. Garanční výbor: negativní stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.